Takže my vítáme to, že se hledá nástroj, jak ekonomicky podpořit rodiče, rodiny.

To si myslím, že by bylo samozřejmě velmi efektivní.

Děkuji moc, budu jenom velmi stručný, pane předsedající.

Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová. Děkuji za slovo.

Ale já jsem přesvědčená, že kromě ekonomické podpory, která je velmi důležitá, protože paradoxně my se tady bavíme o něčem, co bude mít vlastně z dlouhodobého hlediska dopady i na důchodový systém a jeho udržitelnost.

Ale myslím si také, že je velmi důležité se zaměřit a i to říkám po konzultaci třeba s našimi německými kolegy nejenom na ekonomickou podporu, ale i na to, co nás čeká v tom dalším bodě, to znamená na vytváření podmínek, vlastně služeb pro rodiny tak, aby opravdu byly v různých variantách, aby ty služby byly v takové formě, aby rodinám umožňovaly slaďování pracovního a osobního života.

Děkuji.

Tak už není, byla.

Ale úplně souhlasím.

Je to už několikaletá anabáze, můžeme říci. A já pevně věřím, že se do budoucna k tomu nějakým způsobem dostaneme, protože je to opravdu součástí prorodinné politiky, stejně jako ten můj pozměňovací návrh.